Já jsem prostě přesvědčena o tom a budu opravdu, pane ministře, předpokládám, že pro návrh.

Takže předpokládám, že pro návrh, který Ministerstvo vnitra předložilo, budete dneska hlasovat. Já jsem to prakticky předložila za vás.

Děkuji, pane předsedající.

Tady byla shoda opravdu napříč politickým spektrem, která se náhle změnila.

Děkuji za slovo. Já se tedy pokusím ještě jednou zopakovat to, co jsem tady chtěl říci.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Ještě fakticky k tomu, co se událo neudálo.

My jsme přinesli na odbornou platformu diskusi o tom, jakým způsobem efektivněji postihovat trestný čin převaděčství, odborným gestorem nad trestním zákoníkem je logicky Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo spravedlnosti do té debaty odborně vstoupilo s tím, že ve chvíli, kdy zpřesníme skutkovou podstatu, což je to důležité, tak ta umožňuje právě soudcům, kteří ty tresty dávají, dávat vyšší tresty za převaděčství jako takové. Tedy ten účel, který jsme chtěli jako Ministerstvo vnitra věcně, jsme splnili, naplňujeme ho tímto zákonem a asi není potřeba se tady brát k obecným diskusím, o tom, jestli bojujeme nebojujeme dostatečně s migrací a podobně. Proto jsme se tomu tématu věnovali, proto jsme také chtěli změnu azylového zákona. To je ta věc, která v tom materiálu, který jsme zdědili od vás, vlastně obsažena nikterak také nebyla a tresty za převaděčství jsme tam dávali i na základě aktuální loňské migrační situace právě my. Z mého pohledu to naplňuje právě to, co chceme, a já si skutečně nemyslím, že 2 až 8 let je málo, stejně jako v nejvyšší sazbě 5 až 12 let je málo. Důležité je, aby ti lidé ty tresty dostávali, aby soudci měli dostatečný instrument v popisu skutkové podstaty za tyto trestné činy do vězení převaděče poslat, a to ten návrh umožňuje.

Já už nevím, co bych k tomu dalšího měla říct.